Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič, po něm pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Prosím, pane poslanče. To jsem opravdu neřekl. A každý, kdo by si chtěl přečíst stenozáznam, to zjistí. Promiňte, že vás tím zdržuji, ale nechtěl jsem, aby ten omyl nebo nedoslýchavost pana poslance Grospiče zůstala viset ve veřejném prostoru. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, dobré dopoledne. Ale teď nemohu jinak. Já některým momentům nerozumím. Přece politická dohoda, v tom souhlasím s panem poslancem Kalouskem, je to jediné a správné, jak taková věc může vzniknout. Politickou dohodou nás politiků, kteří jsme byli občany České republiky zvoleni a kteří jsme dostali mandát k tomu, ať spravujeme stát. Já se omlouvám za tu upřímnost, ale slova pana poslance Okamury mi zní velmi populisticky. A vadí mi rétorika jako političtí trafikanti, známí, přátelé apod. Přece politici spravují stát. Pro politiky je úkolem se o všechny tyto věci starat. My jsme ti politici. My respektujeme názor občanů, nebo měli bychom respektovat, a v nějakém poměru zastoupení politických stran po svobodné soutěži jsme byli zvoleni a vybráni, abychom ten stát spravovali. Pokud vím, tak Sněmovna je v tom procesu tím základním orgánem nebo prvním orgánem, který dává důvěru vládě, a vláda potom je tou výkonnou mocí. A je logické, že ministři reprezentují nějaký politický mix tak, jak se v tom daném volebním období občané rozhodli. Je tedy pro mě logické, že ministři si k sobě také vyberou aspoň v jednom, ve dvou, ve třech případech své blízké spolupracovníky, kteří opět respektují vůli občanů a politický mix tak, jak se občané rozhodli. Vyberou si ty své nejbližší spolupracovníky a třeba i křížem podle aktuálního nastavení vládní koalice.